Vážené dámy a pánové, rád bych se tady vyjádřil k nejnovější zprávě o vnitřní bezpečnosti na území České republiky, která se jmenuje poznatky policie a Ministerstva vnitra, jelikož obsahuje mnoho pozoruhodných informací. Jedná se tedy o nárůst trestné činnosti cizinců v naší republice. Naopak u občanů České republiky se počet stíhaných vyšetřovaných či odsouzených osob loni meziročně snížil. Výše uvedené je pozoruhodné z toho pohledu, že v České republice žije v poměru k počtu obyvatel pouze 4,4 % cizinců, takže zjednodušeně řečeno mají cizinci žijící v České republice jednou tak velkou kriminalitu než občané České republiky a jejich kriminalita se statisticky neustále zvyšuje.

Dá se tedy zjednodušeně, avšak zcela pravdivě říci, že Sobotkova vláda se přímo podílí na zvyšování kriminality v České republice a jedná tak vysloveně proti zájmům slušných a řádných občanů, kteří chtějí žít v bezpečí. Všichni samozřejmě víme, že to je jen špička ledovce, protože drtivou většinu nezákonných cizinců pohybujících se na území České republiky se vůbec nepodaří zachytit. Jsem rád, že také policejní zpráva přímo potvrzuje pravdivost politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, když se ve zprávě jasně říká, že je fakticky nemožné integrovat do naší společnosti tak velké množství cizinců z kulturně odlišných zemí. Ukazuje se opět, že je zcela správné to, co já i naše hnutí SPD od počátku prosazujeme, tedy nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. A prosazujeme také zákaz propagace islámského práva šaría na území České republiky. Sobotkova vláda je ale hluchá a slepá a nadále přijímá do České republiky africké a arabské migranty. My v našem hnutí SPD říkáme jasně: peníze našim lidem, ne imigrantům. Ale zpátky k policejní zprávě. Pozoruhodné jsou další údaje, které opět pouze potvrzují to, co po celou dobu říkám. Ohledně napomáhání nelegální migraci byli v Evropě kromě občanů Evropské unie nejčastěji zadrženi občané Sýrie s legálním pobytem v některé zemi Evropské unie. Zajímavé je, že na předních místech ohledně napomáhání nezákonné migraci figurují také občané Švédska, přičemž sama policie ve zprávě uvádí, že podle jejich jmen lze usuzovat na jejich arabský původ. Platí tedy, že tito lidé pouze zneužívají benevolentní evropský systém a parazitují na něm, aby podporovali další nezákonnou migraci z arabských zemí do Evropy. Velmi nemile mě opět překvapilo to, když jsem se v této nejnovější policejní zprávě dočetl, že Sobotkova a Babišova vláda cituji distribuuje v zahraničí materiál pro přípravu potenciálních migrantů v zemi původu, jehož cílem je zvýšení jejich informovanosti konec citátu. To je opravdu další neuvěřitelné a řekl bych dokonce zcela skandální jednání této vlády. V dalším odstavci se píše o tom, že si lidé mohou zjistit na webu různé možnosti financování projektů na integraci cizinců do České republiky. Takové jednání vlády je přímo proti zájmům většiny občanů České republiky. Je to extrémní jednání.

Co tedy říci na závěr? Znovu a znovu se ukazuje potřeba prosazování politického programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, který zcela otevřeně a bez politické korektnosti prosazuje bezpečnou, prosperující, spravedlivou a suverénní Českou republiku. Děkuji panu poslanci Okamurovi. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Proč se na policii přestali obracet?

Já jsem teď měla několik schůzek v rámci Prahy 2, kde jsem starostkou, a samozřejmě oblast bezpečnosti mě velmi zajímá.

V hlavním městě Praze máme o tisíc policistů méně, než bychom mít měli.

Víte, v čem je problém?

Nic proti tomu, už jsme to tady diskutovali několikrát a myslím si, že je v pořádku, že to bude takto konstituováno.

Tak co asi myslíte, pane ministře, že se stalo?

Mně skutečně nepřijde vhodné, aby oblast veřejného pořádku řešila dominantně městská policie, jako se to v posledních týdnech děje, že v tomto skutečně nahrazuje státní policii České republiky. Já bych skutečně chtěla moc poprosit o to, aby se personální politikou u policie někdo zabýval. Včera v rámci diskuse o státním rozpočtu o tom hodně mluvil kolega Ondráček.

Úplně na té poslední. Lépe jsou na tom samozřejmě vojáci, lépe je na tom celní správa, lépe jsou na tom hasiči. Možná hůře než PČR je na tom pouze vězeňská služba a to pan ministr vnitra ví. Já si myslím, že pokud bychom v příštích letech tady měli diskutovat o zprávách o situaci v oblasti veřejného pořádku a měli bychom se uklidňovat a chlácholit a vysílat pozitivní signály na veřejnost, že máme pokles trestných činů za posledních deset let, tak je zapotřebí skutečně ty policisty nenabírat pouze slovně, ale nabírat je fyzicky.